Ale potom, co těch 20, jak to bude léčit?

Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Musím říct, že ale ten režim se nemění. Vždy to byl příjem.

Příjem to byl vždy, vždy podléhal té dani, vždy se zdaňoval podle tohoto zákona. Stejně tak se na něj jako na ostatní příjem aplikoval limit pro podání daňového přiznání.

Fakticky se nic nemění. Mění se ten limit. O 20 tisíc korun víc. Takový je stav. Držme se prostě toho, co je skutečně v tom zákoně napsáno. To je regulérní dotaz.

Děkuji.

Děkuji. Připraví se poté pan poslanec Petr Sadovský. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych na úvod chtěla říct, že mně je vlastně vládních poslanců i ministrů skoro líto, protože sledovat, jak se sami chytili do vlastní pasti, by samozřejmě mohlo být zábavné, ale není to tak.

Musíte přesvědčit občany, že to, co děláte, dobře děláte a vlastně je zachraňujete.

Jedna ze základních pouček politického marketingu zní běda tomu politikovi, který uvěří reklamním sloganům.

Kdyby to byla pravda a byl to opravdu rozvrat státních financí, které naše vláda předávala, tak by mě zajímalo, jak by pojmenovali současný stav, kdy tempo vytváření schodku státního rozpočtu je dvojnásobné oproti tempu předchozí vlády.

Takže jinými slovy tu sedíme jenom proto, že uděláme změny v zákoně, které nebudou mít na výnosy z daní žádný dopad.

Můžete namítnout, že jsou to extrémní příklady, ale myslím, že nejsou.

To není nic proti kultuře.

Nerozumím tomu.

To je podle mého klasická ukázka úplně zbytečného nařízení.

Ale je to něco, co se občanům velice dobře poslouchá.